Potud tedy vyjádření Ministerstva zdravotnictví.

Projednali jsme tam i další petici, která nepatří do této zprávy, ale pro úplnost ji řeknu.

Takže o tom informuji.

Dovolte mi jenom říci, že jsme si potom řekli mezi sebou i členové petičního výboru, neformálně, že se obáváme, že ani stoupence, ani odpůrce to nepřesvědčilo a zůstávají většinou na svých pozicích. Ale to veřejné slyšení proběhlo. To bylo jediné veřejné slyšení k petici, která vlastně je z minulého období.

Děkuji, pane předsedající. Nemáme to jednoduché.

Petiční výbor Poslanecké sněmovny si vyžádal informaci Ministerstva životního prostředí České republiky o přijatých opatřeních a provedených kontrolách. Provedeným inspekčním šetřením České inspekce životního prostředí České Budějovice bylo zjištěno nedostatečné plnění opatření omezení sekundární prašnosti. Po jednání zástupců České inspekce životního prostředí České Budějovice a zástupců provozovatele komplexní sanace a rekultivace odkaliště Mydlovary a následné kontrole byla přijata opatření ve věci prašnosti. Dále bylo zadáno zpracování studie k identifikaci zdroje a posouzení příčiny vzniku zápachu, byly odebrány vzorky z lagun a byly dále hledány další možnosti, jak efektivně postupovat při řešení eliminace zápachu. Tato zpráva Ministerstva životního prostředí o přijatých opatřeních byla postoupena petentům. Za třetí.

Čtvrtá petice, předposlední.

Na konci sedmého volebního období Poslanecké sněmovny se o přijetí eura opakovaně diskutovalo a stanoviska jednotlivých parlamentních stran k přijetí eura byla rozdílná. Vždy se však hovořilo o nutné přípravě ekonomiky i občanů na přijetí společné měny.

Protože nebyly jasné náležitosti petice, byl požádán uvedený petiční výbor o vyjádření, ze kterého vyplynulo, že toto podání bylo postoupeno petičnímu výboru Poslanecké sněmovny předčasně.

Těžbu lithia by měl provádět státní podnik a zisk z této těžby by měl zůstat příjmem státního rozpočtu České republiky. Poslanecká sněmovna pak prohlásila memorandum pro Českou republiku za nezávazné.

V obecné rozpravě tady žádnou přihlášku nemám, takže ji končím a v podrobné rozpravě předám slovo paní zpravodajce a poprosím ji o návrh usnesení.